Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 69. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Tímto sděluji, že poslanci Karlu Havlíčkovi byla vydána náhradní karta číslo 35.

U členů vlády omlouvám pana ministra Beka celý jednací den z pracovních důvodů, pana ministra Blažka celý jednací den z pracovních důvodů, pana ministra Dvořáka celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pana ministra Hladíka celý jednací den z pracovních důvodů, pana ministra Lipavského celý jednací den z důvodu zahraniční cesty, pana ministra Nekulu celý jednací den z pracovních důvodů, pana ministra Šalomouna celý jednací den z osobních důvodů, pana ministra Válka od 13 hodin z pracovních důvodů. Schůze byla přerušena v pátek 16. června po určení ověřovatelů schůze. Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 69. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 69. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno 134, pro bylo 128, proti nikdo. Přijato. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.

Takže neplatí.